Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit v tomto případě opozici a chtěl bych navrhnout, abychom se nad tím opravdu zamysleli. Máme tady soukromé školství, máme tady soukromé zdravotnictví, máme tady soukromou sociální péči, všechno to funguje a funguje to společně a dohromady, tak nedovedu si představit, proč bychom nemohli mít společné školky, jesle, dětské skupiny. Jestli si vezmeme státní zaměstnance, kteří v tento okamžik budou v těch jeslích, tak ti odvádějí do státního rozpočtu rozhodně méně než lidi zaměstnaní v dětských skupinách.

A mně se zdá, že máme závod v tom, abychom to co nejrychleji odhlasovali a co nejdříve zajistili. A v okamžiku, kdy myslím, že se společně dohodneme a společně to připravíme, tak to má smysl. V tento okamžik je to rozdělené na dva tábory, a proto navrhuji, pojďme ten zákon, pokud někdo uzná za vhodné, vrátit do druhého čtení a opravdu ho prodiskutovat. Je na to stále čas. Děkuji.

Děkuji za slovo.

Zaznívají tady jasná slova, že podporujeme státní financování.

A v této poznámce to chci vyzdvihnout, že to tady opakovaně zaznívá, takže není žádný problém, že by tato Sněmovna nebyla ochotna podpořit jasné státní financování pro dětské skupiny. Tahle cesta je námi všemi, jak to tady zní, podporovaná.

A tenhle klíčový moment bychom měli řešit. Proto jsem se ptala na tu konkrétní částku paní ministryně, proto se na to znovu zeptám jak máte spočítané, kolik má stát péče o dvouleté dítě, aby byla kvalitní. A ještě poslední věc problém s transformací na mateřské školky u některých dětských skupin je prostě proto, že to musí Ministerstvo školství zařazovat do sítě a že tam jsou vyšší hygienickotechnické nároky , že tam jsou problémy. Tak prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl reagovat na kolegyni Aulickou Jírovcovou.

Myslím, že jsme všichni debatovali korektně.

Ještě ten bonus je to, že dětská skupina se dá zřídit rychleji, takže v místech, kde není kapacita škol, se dají udělat dětské skupiny. Pak je tam spousta souvislostí, například právě s těmi zmiňovanými sourozenci, kdy jsou děti dva a čtyři roky, maminka by chtěla nastoupit na částečný úvazek do práce a my jí zakážeme, aby obě ty děti posílala do jednoho zařízení. Úplně nesmyslně komplikujeme lidem život.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené poslankyně, poslanci, čas, který tady už diskutujeme, ukazuje, že napříč politickým spektrem panuje jedna shoda a velký cíl, aby služby péče o nejmenší děti v České republice byly pokud možno co nejvíce dostupné. Cesta, která ale podle každého z nás k tomu vede, se v některých případech trochu liší.

Je tady totiž zcela jasný požadavek a potřeba zajistit dlouhodobou udržitelnou strukturu financování dětských skupin.

Tak to zkrátka je, říkají to provozovatelé těch skupin napříč zemí.